Dále je v pořadí přihlášen pan předseda Jan Jakob.

Byl tady požadavek opozice. Jak to dopadlo?

Čtyři hodiny předtím, v úterý, včera, jsme neudělali nic.

Dneska navrhujeme jednoznačně zařazení toho bodu, je na vás, kdy začne.

Máte pocit, že dneska, když k stavebnímu zákonu budete tady další čtyři hodiny mluvit a dalších pět hodin budete mluvit třeba jindy, že se to změní, že budeme hlasovat jinak, že pro tu účinnost nebudeme hlasovat? Prostě se to nestane.

Děkuji. Připomínám, že jsme stále v bodu Pořad schůze.

Děkuji, paní předsedající.

Děkuji, je to jasné. Děkuji za slovo.

Já jsem jich napočítal asi šest. Nevím, kolik jich přesně bylo v projevu Tomia Okamury. Ta druhá byla, že obstruujeme. Mluvila paní Vildumetzová, mluvila paní profesorka Válková a pak mluvil pan Okamura.

To pak znovu ale zahýbáme tam, co říkala paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Vy jste přišli a řekli: Máme tady šest poslaneckých klubů, krát dvě hodiny je dvanáct hodin, nashle. Tak jste to řešili vy.

Prosím. Děkuji za slovo. Já pouze reakci na to, že včera a zároveň i zařazení bodu na dnešní program schůze nejdříve reakce na to, že hnutí ANO tady včera obstruovalo. Není to vůbec žádná pravda. Hnutí ANO včera pouze chtělo zařadit body, které trápí lidi této země, to jsou vysoké ceny energií, vysoké ceny pohonných hmot. Neustále vás žádáme, zařaďte ty body, jsou zařazeny na pořadu schůze, předřaďte je, musíme o nich mluvit.

Dále bych chtěla říci, že když se tady hovoří o obstrukcích, tak bych jenom chtěla říct a připomenout rok 2016, když se schvalovalo EET, které vy jste včera chtěli zařadit jako první bod, aby bylo zrušeno.

Takže když dneska my tady posloucháme kritiku z hlediska vystoupení našich poslanců, za které se musím postavit, protože všichni vystoupili konkrétně, jaký bod chtějí zařadit, a řádně to zdůvodnili.

Tento strategický dokument prostě není.

Nejprve formality. Pan místopředseda Skopeček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 32, pan poslanec Kolovratník s náhradní kartou číslo 28.

Již se scházíme v sále, budeme tedy moci přistoupit k vypořádání se s návrhy na změnu dnešního pořadu.